Takže to je hlavní selhání, tam vznikla ta inflace, tam jste to nechali být.

Takže i ty deklarace nefungují.

A tady v podstatě je takový článek, otázka, odkud čeští dodavatelé nakupují plyn pro své zákazníky.

Takže ČEZ tam měl taky plyn na kontrakt. Zkrátka je v tom totální zmatek, v těch deklaracích, protože se vlastně pořádně neví, odkud ten nakoupený plyn pro české spotřebitele pochází.

Takže to jsou ty energie. Já bych se chtěl...

Takže je to zvláštní.

Různé spekulace, jak by mohl na konci roku dopadnout. Vývoj státního rozpočtu v letošním roce vyvolává řadu dohadů především o tom, jaká bude nakonec výše jeho deficitu, protože již nyní po pěti měsících je jasné, že schválená výše deficitu rozpočtu je zcela nereálná.

Domnívám se, že analýza letošního rozpočtu se musí opírat o posouzení takzvané alikvóty. Vycházíme z toho, že rozpočet je v průběhu roku v podstatě rovnoměrně naplňován, tedy jak příjmy, tak jeho výdaje v průběhu roku se v podstatě rovnoměrně čerpají. Mimochodem, já jsem vlastně ještě zapomněl u toho expozé nákupu potravinářského zboží v Polsku, že včera zase vyšla statistika maloobchodních tržeb a spotřeby a zase to letí dolů.

Co ukazují čísla o vývoji rozpočtu za letošních pět měsíců?

Letos jsou daňové příjmy také lepší 35,9, ale to je díky samozřejmě inflaci, ale to zlepšení nestačí na pokrytí celého výpadku ostatních příjmů.

Vývoj příjmů rozpočtu se dá velmi jednoduše odhadnout od vývoje hrubého domácího produktu.